Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní budeme pokračovat v přerušené schůzi.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci.

Další omluvenky, které mám, jsou od 13 hodin do konce jednání z osobních důvodů a dále ze zítřejšího dne 8. 12. na celý den z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Novotný.

Táži se, zda má někdo návrhy na úpravu pořadu schůze. Hlásí se pan předseda Faltýnek. Prosím. Vzhledem k tomu, že včera jsme těsně nedoprojednali první čtení zákona o vojácích z povolání a skončili jsme de facto před hlasováním byla poslední přihláška pana předsedy Stanjury , tak mi dovolte, abych na žádost pana ministra obrany navrhl jménem našeho poslaneckého klubu pevné zařazení tohoto bodu. Jedná se o bod číslo 39, vládní návrh o vojácích z povolání, sněmovní tisk 958, první čtení, na dnešek napevno po již pevně zařazeném bodu číslo 132. Prosím vás o podporu tohoto návrhu, abychom tento zákon posunuli do druhého čtení. Prosím. Rozumím tomu návrhu. Nicméně abychom ho mohli podpořit, tak bych modifikoval ten návrh, aby to bylo hlasovatelné, aby tento bod byl zařazen po všech již pevně zařazených bodech.

Děkuji. Pan předseda Faltýnek. Prosím.

Proto jsem to takto navrhl. Pan předseda Stanjura. My jsme k tomu svolali mimořádnou schůzi. Pan ministr Ťok na ni vlastně neodpověděl. Vy jste zabili program. Já nevím. Nepředpokládám, že by to jednání bylo nějak dlouhé.

Nechte to tak, jak to bylo. Ale říkám, proč jste, když pan ministr je připravený proč nebyl připravený na mimořádné schůzi? Proč vy všichni pan ministr ne ale proč vy jste hlasovali proti přijetí programu? A to se vám nechtělo. I na to, že ti vojáci budou dřív. Protože rozprava ještě uzavřena nebyla. My to teda velmi zvážíme. Děkuji. Myslím si, že rozhodne hlasování. Táži se, zda někdo další má návrh na úpravu nebo změnu navrženého programu. Nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování návrhů tak, jak byly předloženy. První návrh je, aby byl pevně zařazen po bodu 132, a je tam protinávrh, aby byl zařazen po všech již pevně zařazených bodech. Nejprve tedy dáme hlasovat o protinávrhu. V případě, že neprojde, dáme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka. Prosím pan předseda Sklenák. Jeden návrh na změnu programu přednesl pan kolega Faltýnek, druhý pan kolega Stanjura. Proti tomuto postupu nevidím námitku. V tom případě budeme nejprve hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda Faltýnek, a to je, že bod 39 zařadíme pevně po bodu 132.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 99, proti 28. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Tím jsme se vypořádali s návrhy na úpravu programu schůze. Budeme pokračovat dál dle schváleného pořadu.